A já vám tedy, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, navrhuji toto. Navrhuji pět bodů, podle kterých bychom měli postupovat. Za prvé. Nepodporujte navýšení deficitu, protože vláda nepředložila podrobný plán toho, co chce dělat do konce volebního období.

A ten vládní program je potřeba upravit. Za druhé. Zavažme usnesením vládu, aby předložila audit výdajů státu. Stát je příliš velký. Je správná poznámka, že se z krize neproškrtáme. Ale řešení existuje. Za třetí. Zavažme vládu, aby konečně předložila návrh na zrušení superhrubé mzdy. Není to jenom náš program. Je to i vládní program.

A to lidé poznají. A poznají to zrovna v téhle době, kdy řada z nich bude mít ekonomické potíže. Za čtvrté. Zavažme vládu, aby předložila plán na snížení byrokracie o 10 % letos, o 10 % příští rok. Zase si tady nic zvláštního, nového nevymýšlím. Těch 10 % to jenom připomenu to je doslovný slib vládních představitelů ze začátku minulého roku. Zavažme vládu, aby předložila koncept důchodové reformy a celkové reformy daní a odvodů. O tom se taky pořád mluví, že se to má zjednodušit. A to lidem skutečně pomůže. Dámy a pánové, jsem přesvědčen, že bychom selhali všichni, kdyby výsledkem jednání této Sněmovny bylo jenom to, že zvýšíme deficit ze 300 miliard na 500 miliard korun. Jsem přesvědčen, že ty tři měsíce, kdy byla vypnutá ekonomika, nijak nezměnily to, že zaostáváme v důležitých sektorech už před koronavirovou krizí, tak jak na to upozornil Nejvyšší kontrolní úřad.

Ale musíme se bavit o tom, že půl bilionu deficitu je předčasné, nadměrné a neopodstatněné. A je to o to horší, že to jsou peníze lidí a firem, peníze, které budou muset jednou v budoucnu vydělat a budou je muset splatit.

A proto musíme chtít od vlády, musíme chtít od vlády víc než to, co vláda dosud předvedla. A teď je to i naše povinnost. Ale nechat dále stát růst, nechat sílit byrokracii, svazovat všechny kontrolami, komplikovanými vysokými daněmi, zadlužit všechny lidi na generaci dopředu, to žádné řešení není. To žádné řešení není.

Děkuji za pozornost.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vláda tedy k takovému razantnímu opatření přistoupila. Dostali jsme na stůl rozpočet, kde bylo 137 miliard zvýšení výdajů, a nebylo žádným způsobem specifikováno, na co mají ty peníze jít. To samozřejmě vzbudilo značné rozhořčení v řadách opozice, ale i v řadách občanů, kteří říkají, tady chce vláda 500 miliard korun a na co to má jít? My jsme ještě žádnou vládní pomoc nedostali. Kam ty peníze mizí? A ty otázky jsou samozřejmě oprávněné. V reakci na razantní odmítnutí tohoto postupu vlády vláda udělala poměrně značný ústupek. To znamená, víme, že 20 miliard má jít na opravy silnic. Víme, které dotační programy se mají posílit, co se má realizovat za ty peníze. Zbyly tam dvě kapitoly, které ještě nejsou úplně přesně specifikované, to je, řekněme, obecná podpora podnikání za 10 miliard a obecná podpora veřejného sektoru za dalších 10 miliard.

A tento ústupek i z naší strany vedl k tomu, že jsme byli ochotni vstoupit do jednání o tom, za jakých podmínek můžeme najít nějakou dohodu ohledně případné podpory tohoto rozpočtu v řešení té největší ekonomické krize, kterou naše země od roku 1990 procházela. Co byly naše priority v tomto jednání? Zaprvé chceme, aby skupiny, na které vláda zapomněla, dostaly podporu. Asi nejvíc viditelní z těchto skupin jsou dneska lidé, co pracovali na dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti a zatím nedostali vůbec žádnou podporu, akorát zcela marginální ošetřovné, a to byl ještě velký boj ve Sněmovně. A tito lidé, kteří řádně platili sociální pojištění, platili poměrně významné peníze na daních, byli necháni stranou, a to dokonce v případě, kdy současně pracovali na živnostenský list, tak ještě přišli o ten kompenzační bonus. Doufám, že paní ministryně dodrží svůj slib a těmto lidem pomůže.

Další skupina jsou osoby bez zdanitelných příjmů. To jsou lidé, kteří z nějakých důvodů třeba nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Mohl bych pokračovat.

Jak zaměstnanci, tak živnostníci měli státní programy podpory.